Je to tedy efekt makroekonomických veličin a hospodářského vývoje.

To jenom zdůrazním, to není žádná úspora, to je zase změna příjmů, které přijdou navíc, a já jenom chci, aby to tady zaznělo, protože třeba toto konkrétně úplně nezaznělo, byť samozřejmě v rozpočtu a v predikci to uvedeno je.

No, prostě to tak je. To tak je.

A za jakou cenu? Za cenu nejdelšího rozpočtového provizoria, které se ukazuje jako naprosto zbytečné. No a teď pojďme k těm škrtům, které na jedné straně já považuji za skutečně nerozumné, a dokonce nebezpečné, některé z nich.

To je přece úplná hloupost.

Hájil zájmy toho, co řekl i pan prezident.

To bylo pro nás klíčové. A říkat, vy přece... pan ministr Stanjura dobře ví, že to není pravda.

Zastavíte?

Jenomže na jeho obhajobu řeknu jednu věc.

Úplně to samé. Není mi jedno, že to doběhne tuto zemi.

Oni nejsou vidět, nejsou slyšet, ale zajišťují ten servis, pomáhají a jsou naprosto nedílnou součástí všech těchto institucí, ve kterých pracují. A to, že vláda pokládá za řešení, že pošle lidi žádat o státní sociální podpory, to už ani nechci komentovat, to je celé špatně a věnovali jsme tomu včera celou mimořádnou schůzi. My víme, že tady nemáme většinu, víme, že je těžké cokoliv prosadit, ale slyšet nás bude.